Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Obé je pravdou, pane předsedající. Děkuji mnohokrát za udělené slovo. Vážené dámy a pánové, vážená paní poslankyně, máte naprosto pravdu. Máte bohužel naprosto pravdu.

Upozorňuji, že tento trend v České republice nastal před nějakými pětadvaceti lety.

Je to realita, je to trend všude ve světě zvyšovat kvalifikaci zdravotnických pracovníků. Ono pravděpodobně kvůli fungování systému je to dobré, ale pak to působí potíže některých krajích, které jste, paní poslankyně, velmi přesně popsala.

Vysoké školy jenom, byť se tam učí zdravotníci, jsou součástí Ministerstva školství, mají svého náměstka a já v podstatě nemám žádnou možnost do toho nějak zasahovat kromě diskuse s kolegy z jiného resortu, a tu budeme určitě vést. To je také realita. K tématu vzdělávání zdravotnických pracovníků probíhají průběžná meziresortní jednání.

Dodneška si myslím, že to chyba.

Pane ministře, děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Chtěl bych interpelovat ministra zdravotnictví. Právě s ohledem na raketově rostoucí náklady na zdravotní péči hlavně v důsledku covidové pandemie přistoupila bývalá vláda Andreje Babiše opakovaně k jednorázovému zvýšení platby za státní pojištěnce.

Od tohoto data mám informace, že mají být snížené platby za státního pojištěnce, a proto se ptám. Vloni se ve své listopadové koaliční smlouvě vládní strany také přihlásily ke zvyšování a valorizaci plateb za státní pojištěnce, nicméně ve zveřejněném programovém prohlášení následně vláda premiéra Petra Fialy uvedla, že se tak stane do konce volebního období. Vypadá to tak, že Fialovi lidé přes veškerá očekávání a mediální výroky otázku finanční stability zdravotnictví v nejbližší době zatím řešit nehodlají.

Stále tak zůstává otázkou, nakolik je systém při stále rostoucích nákladech do budoucna z hlediska financí předvídatelný.

Bude to skutečně až na konci volebního období? Děkuji. Vidím, že ano, máte slovo.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, na jasně formulovaný dotaz je potřeba jasně odpovědět. Může, není to zas tak těžké. Určitě ne, ten je velmi, velmi vzdálen a bude doufám po celou dobu. Den je vždycky lehké určit, pokud není určen měsíc. Měsíc bude březen. Bude to letošní rok. To znamená, dneska je čtvrtek, zítra budu předkládat členům vlády návrh na valorizaci úhrad za státní pojištěnce od příštího roku.